Tak za prvé.

Nemohl jsem, protože tady musím plnit své povinnosti. Jsem předkladatelem zákona, je mou povinností tady být.

Ale říct, že prezident Rúhání prohlásil, že si bude pořizovat zbraně, tak já musím říct, že ty zbraně si pořizují všechny státy.

A my tady argumentujeme tím, že prezident Obama něco podepsal a prezident Trump má na stole, že to vypoví.

Já jsem o tom neslyšel jedinou větu, a to jsem velký kritik Evropské komise. A chceme eskalovat napětí, nebo ho chceme uklidňovat?

A bude to mít samozřejmě dopad na spotřební koš a na hodnotu české koruny.

Neříkám to, protože jsem přesvědčen, že je naší suverénní věcí, jestli budeme, nebo nebudeme s tím státem obchodovat.

Ještě nikdy se nestalo, a předkládám ho počtvrté, aby tento návrh neprošel prvním čtením, protože ta debata, jak tady někteří kolegové řekli, je důležitá.

Možná že ten zákon ve třetím čtení neprojde, to se stává, ale na druhou stranu máme říct, že se o to nemáme pokusit, že tu debatu nemáme vést? Že výbory nemají klást otázky, které tady říkala paní kolegyně Černochová? Výbory ty otázky mají klást.

Nás volí občané České republiky. A oni nás budou hodnotit podle toho, jak se chováme k vlastním občanům, nikoliv k občanům jiných států.

Já tam mám venkoncem dost přátel.

Podotýkám, že já neuznávám demagogické výroky o tom, že když to pustíme do druhého čtení, že se tím něčeho dopustíme.

Nezlobte se na mě, já jsem přesvědčen, že tato debata má smysl.